Teď jenom v rychlosti k několika málo věcem, které tu zazněly, a pořád je to dokola. Ústavní soud nezrušil třetí a čtvrtou vlnu. Zrušil pouze nařízení vlády. Sankce jenom pro vaši informaci, a předložím na výborech přesnou statistiku , co se týče zákona o EET, byla uložena pouze u jedné třetiny pochybení. Dvě třetiny orgány Finanční a Celní správy řešily napomenutím nebo domluvou na místě. To znamená, ten citlivý přístup, po kterém se volá, tady je.

To jsou věci, které v podstatě už dnes dělají. Máme tady speciální pracoviště.

Nikdy nebyla žádná data, nebylo prokázáno, že by byla zneužita nebo nějakým jiným způsobem využita. Žádný nárůst úředníků nebude. Na dotaz opakuji poněkolikáté.

A ještě malá poznámka, pane poslanče Skopečku. Opět jsem to říkala několikrát a opět, jestli máte zájem, najdete to na webových stránkách Ministerstva financí.

Máte tam šest procentních bodů. A samozřejmě ta data se zlepšují dál. Pracujeme na zjednodušení daní. Nebudu vůbec tady naskakovat na rétoriku. My máme ve vládním prohlášení paušální daň. Je to dobře pro naše živnostníky. A my do toho půjdeme. Poslední. Dovolte mi poslední trošku povzdechnutí. Dejte šanci Asociaci českého tradičního obchodu, která zastupuje 7 000 prodejen.

Sedělo tam čtyři sta zástupců maloobchodních prodejen, kteří všichni už mají téměř rok EET. Pak se ptal komu je to jedno? Kdo podporuje EET? To znamená, maloobchodní prodejci, kteří mají EET a seděli tam, tak zvedli ruku, že podporují EET, ale současně na mě volali: Ale pro všechny prosím! Takže dejte šanci této novele. Děkuji vám. Přednostní právo pan předseda Stanjura.

Stokrát opakovaná lež se nestane pravdou.

Když ji nezrušil, tak jak to, že neplatí?! To je jednoduchý dotaz, paní ministryně.

To za prvé. A za druhé. Když já, tak on taky. Co to je za přístup? My to musíme, tak ať oni to mají taky! A my říkáme ať to nemá nikdo! To je ta správná cesta. Děkuji za slovo.

Děkuji. Skončili jsme obecnou rozpravu.

Současně předvolám naše kolegy z předsálí.

Na 19. schůzi přednesl návrh na vrácení navrhovateli k dopracování pan poslanec Zdeněk Munzar. Budeme tedy nejprve hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?